Děkuji. Faktickou mažu a pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo. Paní a pánové, dobrý den. Dnes vystupuji poprvé a bude to velmi krátké.

A úprava, která přichází, nám připadá ne úplně fantastická, ale přece jenom lepší než to, co bylo dosud. Čili my neříkáme, že to budeme bezhlavě stoprocentně podporovat, ale to, co vám chci tady všem říci, že ve státní službě komunisté mají zanedbatelné, téměř nulové procento lidí, takže nás se skutečně žádná účelovost toho jednání tady netýká. Děkuji.

Ale myslím si, že to, k čemu tady došlo, tak opravdu je pohrdání parlamentními pravidly, že návrh zákona není přikázán do výboru, do kterého věcně náleží. Protože přece jakou jinou věc by měl řešit výbor pro veřejnou správu než postavení úředníků a jejich práva a povinnosti? Myslím si, že to je dost nezodpovědné. Já jsem členem výboru ústavněprávního, který byl ustanoven garančním výborem. My se tam zabýváme justicí, trestním řádem a dalšími podobnými věcmi a tato věc náleží do výboru pro veřejnou správu a vůbec nerozumím tomu, proč hnutí ANO tento výbor vlastně obešlo. Velmi dobře si pamatuji, když bylo potřeba sabotovat zákon o registru smluv, tak včetně hlasů ANO byl přikázán do pěti různých výborů.

To, že v důležitých věcech hlasujete spolu, my to respektujeme, jenom nechápu, proč se stydíte. Komunisté říkají, že mají málo lidí ve státní správě. Já říkám, pokud je to pravda, tak je to dobře, mně to vůbec nevadí.

To je všechno pravda, ale jak to plnil?

Paní poslankyně, nekřičte na mě. Nekřičte na mě!

Pane předsedo... Pane předsedo!

Já si fakt nestěžuji. Já se jenom divím.

Ale to mi na tom vadí.